Na pořad jednání 28. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Nyní tedy přistoupíme k první záležitosti.

Bylo to přerušeno.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. A já zahajuji rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím. A táži se poslance... Ale pan poslanec je omluven. To znamená, že my v podstatě tuto interpelaci projednávat tím pádem nebudeme. Propadá.

Takže pan poslanec Zbyněk Stanjura.